Ale pozor, řekli jsme, a zase věřím, že se na tom shodneme všichni, že přednost mají školy.

Tak to je k tomu, proč jsme to takhle udělali.

Zde se mýlíte, ale neříkám stoprocentně.

Nicméně v případě nebezpečí z prodlení může, a dokonce je oprávněno Ministerstvo zdravotnictví, vydat mimořádné opatření i bez předchozího souhlasu vlády s tím, že vláda buď dá do 48 hodin souhlas, nebo opatření logicky pozbývá platnost.

Výsledek všichni víme.

Ano, samozřejmě chápeme, respektujeme. Možná méně chápeme, ale respektujeme.

Jediná věta, kterou rozsudek obsahuje, je vedlejší poznámka soudu, na které rozhodnutí ale opravdu nestojí. Je to poznámka jednoho senátu Nejvyššího správního soudu.

V pondělí schválí nová pravidla, čili to je přesně ten čtvrtý, respektive pátý den pro maloobchodní prodej zboží s účinností, jak už jsem říkal, 3. května. To znamená, dodržíme ten termín, respektujeme to.

Musím říct, že i přes období, které bylo skutečně kritické v roce 2020, nakonec maloobchod nedopadl úplně nejhůř.